Děkuji.

A dohadujeme se o konkrétních opatřeních, která míří dál k tomu, aby se Česká republika dokázala s krizí vypořádat a dokázala ve výsledku zvládnout i následné dopady energetické krize, která provází agresi Ruska na Ukrajině. A chci zdůraznit několik konkrétních věcí.

Přesně naopak!

Chci ale zdůraznit několik klíčových momentů, klíčových rolí vlády a všech složek v tom, čemu čelíme teď. Nasvítil se tady problém hlavního nádraží, ze kterého nikdo z nás nemůže být šťastný.

Chci jasně zdůraznit, že všechny tyhle kroky a teď tady zbytečně se nebiji v prsa a neříkám, že vláda všechno zajistila, ale chci jasně říct a naprosto realisticky že kdyby ten boj s aktuální krizí nebyl úspěšný, dneska ty dopady jsou násobně závažnější, a kdo to nevidí, tak se zříká realistického pohledu na věc. A chápu, že denní chleba opozice je ukazovat na chyby vlády, na to, že nezvládá konkrétní věci, ale v tomhle případě se střílíte tím nerealistickým pohledem sami do vlastních nohou. A místo toho, abyste v tomto případě jasně směřovali, i celou Českou republiku, ke zvládnutí následujících problémů, jenom ukazujete na to, že místo konstruktivního přístupu v téhle kritické době volíte jenom boj sami za sebe. Nepomůže to ničemu. Nemám potřebu do detailu vysvětlovat všechny jednotlivé kroky vlády a všechna jednotlivá opatření. Když tady zaznívalo, jaký dopad to bude mít na konkrétní maminky samoživitelky, jaký konkrétní dopad to bude mít na rodiny s dětmi, tak od toho je tady konkrétní pomoc, která k nim doputuje v průběhu léta, jasná odpověď na to, čemu ti lidé čelí. A ujišťuji vás, že naše vláda si je dobře vědoma toho, co bude znamenat pro ně aktuální boj s energiemi a zároveň nástup dětí do školy.

Co jsem, abych vám doporučoval, jak se v roli opozice k tomu stavět?

Chci v tomto směru jenom požádat o realistický pohled na věc, o to, že jak Česká republika musíme současnou situaci zvládnout. A nemusíte vynášet do nebe jednotlivé kroky a zásluhy vlády, to po opozici nikdo nechce, ale prosím, buďte alespoň trochu realističtí, aspoň trochu pragmatičtí v tom, s čím přicházíme, aby následující měsíce se podařilo lépe zvládnout.

Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Foldyny. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Až dojemně se staráte o ty lidi. Až dojemně, opravdu! Mluvíme o krizi, kterou jste sami vyvolali vašimi politickými rozhodnutími.

Proč jste to udělali jenom vy?

Ale to jste ve svém příspěvku tedy laskavě opomenul. Tak já bych vám radil, zachovejte alespoň trochu...

Prosím, berte to jenom jako nabídku, jako pozvání, a ujišťuji vás, že česká vláda se bude dál snažit o to, abychom nejenom v rámci zvládnutí ukrajinské krize, respektive krize, kterou vyvolalo Rusko na Ukrajině, ale i následných dopadů dokázali českou společnost opravdu z hlediska těch dopadů udržet dobře a zvládnout i všechny ty výzvy, o kterých je debata.